A prostě dají tomu ten prostor.

Prosím. Děkuju, paní předsedkyně, já budu velice krátký, stručný.

Děkuju. Děkuju, paní předsedající. K paní kolegyni Potůčkové, prostřednictvím vás, paní předsedající.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, neodradilo mě ani to, že to je dnes takové cituji prudérnější. Řeknu vám, co mám na srdci, a předesílám, že mi to nepsalo žádné marketingové oddělení. Hned v úvodu chci říci to, co je podstatné. Tato vláda má moji důvěru. Opozici, která dnešní hlasování o nedůvěře vyvolala, by se slušelo trošku soudnosti. Když poslouchám diskusi tady ve Sněmovně nebo i vyjádření opozičních poslanců v médiích a podobně, tak mi z toho vyplývá jediné, že podle nich by dobrá vláda měla navyšovat výdaje na zdravotnictví, na sociální dávky a důchody, na platy zaměstnanců, na investice, na všechno. Zároveň by ale měla snižovat schodek státního rozpočtu, tedy ideálně by měla mít vyrovnaný státní rozpočet, a zároveň by měla snižovat daně, a to všechno pokud možno ihned. Předchozí vláda navyšovala výdaje a snížila daně. A kam jsme došli?

Minulá vláda fatálně navýšila mandatorní výdaje a cesta zpět je složitá.

Zkrátka ať se vám to líbí, nebo ne, tato vláda řídí a reprezentuje naši zemi daleko lépe než chaotická vláda předchozí. I přes bezprecedentní krizi se daří posouvat i řadu věcí, které byly léta odkládány. Jako dobrý příklad zmíním přípravu zákona o veřejné kulturní instituci, který je nutný pro modernizaci správy a financování kulturních institucí a volá se po něm už více než 20 let. Řešení slibovala i minulá vláda. Měla to i ve svém programovém prohlášení, ale neudělala pro to nic. Jako bývalá ředitelka divadla sleduji vývoj dlouhodobě a teď poprvé, musím říci, mám víru hraničící s jistotou, že tato vláda bere transformaci kultury vážně a že zákon bude v tomto roce Sněmovně předložen. Děkuji za to panu ministru Baxovi i panu premiéru Fialovi. Těší mě také, že se řeší důchodová reforma, rozpočtové určení daní, respektive revize přerozdělování mezi jednotlivé kraje a obce, že se provádí revize nepotřebných zákonů a další věci. A na závěr mi dovolte jednu poznámku, která vlastně velmi souvisí s tou předchozí diskusí, která tu byla. Největším problémem této vlády podle mého názoru je to, že nemůže řešit problémy této republiky dostatečně rychle a efektivně, protože Poslanecká sněmovna nefunguje, tak jak má. Abychom si tedy dobře rozuměli, já tím v žádném případě neříkám, že opozice nemá právo diskutovat i dlouze, věcně k projednávaným bodům. Opozice nepochybně má právo vyjádřit svůj názor, ale nemá právo trvale blokovat jednání Sněmovny, protože tím znemožňuje vítězům voleb vládnout a prosazovat svůj volební program. A promiňte mi to, ale nemohu se ubránit dojmu, že dnešní, během půl roku již druhé vyjádření nedůvěry vládě, ještě v době prezidentských voleb, k této taktice patří. Děkuji za pozornost.

Prosím, vaše dvě minuty.

Rok jste to tady obstruovali. Prostě jsme respektovali, že ten den skončí v sedm nebo v devět hodin. Vám se tady podařilo rok to natahovat.

Když se podíváte na počet hodin, které jsme strávili těmi zákony, tak je to přibližně stejné.